Dobré odpoledne, dámy a pánové, vážená vládo, kolegyně a kolegové.

Zelená nafta je obecně používané označení pro daňové zvýhodnění, které umožňovalo zemědělcům žádat o navrácení části spotřební daně z minerálních olejů.

V roce 2013 se daňová úleva snížila na 40 %, respektive 57 % u směsné motorové nafty. Rozhodující argument ve prospěch zelené nafty se už léta nemění. Musíme naše zemědělce dotovat, aby je tzv. nepřejeli zahraniční konkurenti, taktéž mocně nadotovaní, jinak budou české potraviny zdražovat a čeští zemědělci vymírat a doplatí na to i spotřebitel, konzument, zvýší se ceny a dovoz nekvalitních potravin ze zahraničí. Jestli je tento argument pravdivý, jsme měli zjistit letos. Zelená nafta, respektive vratka z daně, je zrušená teprve od začátku roku. O jejím zrušení rozhodla v rámci úsporných opatření Nečasova vláda. Současná vláda ji chce znovu zavést, o to dřív, než si budeme moci platnost rozhodujícího argumentu u zemědělců ověřit. Spirála dotací, tedy dotace pro dotace, se tak roztočí zcela novou silou. V době, kdy se vratka zemědělcům vyplácela, ovšem občan i daňový poplatník strádal také. Další otázka logicky následuje. V případě, že dotujeme zemědělce, dáváme jim slevy či úlevy, není to vždycky náhodou na úkor někoho jiného? Naši zemědělci by byli bez dotací v nevýhodě? Podle tohoto principu by tedy bylo jistě dobré jim daně snížit a nevýhodu srovnat.

Na živočišnou výrobu se toto daňové zvýhodnění přímo nevztahuje. V médiích jsem zaznamenala, že tiskový mluvčí ministra zemědělství Jordán tvrdil, že cituji návrh na zavedení vratky spotřební daně z minerálních olejů osobám užívajícím tyto oleje pro zemědělskou prvovýrobu byl předložen spolu s aktualizovanou analýzou dopadů zrušení zelené nafty pro zemědělství ČR. Konec citace. Úřad se však nejprve zdráhal novou analýzu poskytnout. Když se do ní podíváte, pochopíte proč.

Soustředí se na tvrzení o konkurenční nevýhodě.

Starší a propracovanější studie, o níž ministerstvo tvrdí, že jí pro vypracování své analýzy využilo, hovoří zcela jinak a její závěry se úplně rozcházejí s dnešní analýzou. Zpráva s názvem Vyhodnocení dopadu zrušení zelené nafty do zemědělství České republiky, předložená loni v září Ústavem zemědělské ekonomiky a informací, zpochybňuje oprávněnost daňové úlevy. Asi proto nelze materiál nalézt na oficiálních legislativních webech.

K nářkům zemědělců, že placením spotřební daně dotují Státní fond dopravní infrastruktury, to mimochodem zdůrazňuje i aktuální analýza ministerstva, připomíná, že do fondu směřuje asi jen 9 % ze spotřební daně.

Jak tedy vysvětlit nárůst spotřeby zelené nafty? Možné je samozřejmě obojí.

Nemusíme zrovna kopírovat Německo a zelenou naftu barvit. Co tedy říct k tomuto návrhu závěrem?